Udělají to všichni.

Takže chápu, kam to bylo směřováno. Nicméně mám námitku, že samotný legislativní text se asi mohl napsat lépe, tak aby dával smysl, aby bojoval proti tomu, co tady říkám. To znamená, myšlenka dobrá, úmysl dobrý, výsledek už tak za tři, bych řekl. Takže nechci tady řečnit potom o tom, že to je útok do svobodné soukromoprávní cenotvorby. Tyto vznešené argumenty ponechávám ve svém pozměňovacím návrhu, který jsem načetl do systému, a je v něm podrobné odůvodnění, můžete si jej v klidu přečíst. Já s tím nebudu obtěžovat v této části a spíš bych vás poprosil, protože tento pozměňovací návrh jsem předložil na zdravotním výboru také, ale vinou určité procedury o něm vlastně nebylo vůbec hlasováno, protože věcně stejný předložil pan kolega Benda. Jeho se hlasoval dřív, nebyl přijat, o tom mém už se hlasovat nemohlo. Tak jsem si ho dovolil předložit znovu tady na plénu a znovu vás poprosím, řekněme smířlivě, zkusme se nad tím zamyslet.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Než udělím další slovo, přečtu omluvu. Nyní dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ivan Adamec a připraví se pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já tedy jsem proti kuřáckému zákonu nikdy moc vystupovat nechtěl, protože sám mám trošku problém. Ale vyprovokoval mě trošku pan ministr a i ta debata tady, která byla, a samozřejmě jsme ve druhém čtení, tak řeknu, k čemu se potom přikloním. Samozřejmě když to vidím, tak tady názory jdou skrz politické spektrum. Všichni máme odpůrce kouření, já to chápu, lékaře chápu určitě, pak máme liberály, kteří říkají, ať si to ti hospodští udělají, jak chtějí, a pak máme samozřejmě ty, kteří by žádnou regulaci nechtěli. Pan ministr už nenosí urnu, což je dobře.

Protože představa, že každou lidskou činnost regulujeme zákonem, podle mě je úplně mylná, a naopak když to regulujeme zákonem, tak kolikrát uděláme více škody než užitku, protože zjistíme, že samozřejmě lidské vlastnosti jsou takové, že zákon se samozřejmě obchází a není to pro, řekl bych, morálku ve společnosti dobře. To rozhodně ne. Hospod tedy přibývá, tak si říkám, proč regulovat. Pak také slyším, že někteří rodiče vítají, že mohou jít s dětmi večer do nekuřácké restaurace.

Když slyším tady odpůrce kouření, tak já tomu rozumím. Já znám ze svých případů, že to někdy nakonec i pomohlo, ale nechci tady polemizovat s odborníky, nechci ze sebe dělat někoho, čím nejsem. A rozhodně mně vůbec nevadí, že veřejná sféra si tu regulaci už dávno udělala. To mně rozhodně nevadí.

Zákaz kouření je ve veřejných budovách, je na místech, kde je to veřejné, jako jsou třeba zastávky apod., tak se domnívám, že tady je to správně.

A to tady na sebe naráží a to je právě ten problém, proč my odmítáme úplnou regulaci.

Ale samozřejmě tady je to přece úplně jiný problém. A jsou to jejich děti, jejich zodpovědnost.

Takže teď zakážeme kouření, pak zakážeme alkohol a pak už můžeme dělat, co budeme asi chtít, a já nevím co. Takže chtěl bych říct, že já podporuji i možnost toho, aby vlastníci měli určitý prostor.

Já podporuji návrh Marka Bendy, a i když jste rozhodnuti už dopředu, tak říkám vám důvod, proč to tak udělám, a myslím si, že pokud někdo tady bude mluvit o nějaké pravicovosti, o bránění řekl bych majetku, vlastnictví majetku, tak to neříkejte vy, co pro to zvednete ruku.